Pokud jde o pozměňovací a jiné návrhy uplatněné ve druhém čtení, sděluji, že souhlasím se všemi pozměňovacími návrhy zemědělského výboru, se všemi legislativně technickými úpravami přednesenými paní poslankyní Margitou Balaštíkovou i se všemi pozměňovacími návrhy podanými panem poslancem Ladislavem Velebným. Děkuji za vaši pozornost. Děkuji panu ministrovi. Nechce. Můžeme tedy pokračovat. Pan ministr se vyjádřil, ale stejně ho budu ke každému bodu žádat o vyjádření. Paní zpravodajko, máte slovo. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych si tedy jako zpravodaj dovolila doporučit zákon včetně všech pozměňovacích návrhů přijmout a navrhuji hlasovat o tomto způsobu procedury hlasování: Za prvé, hlasovat o pozměňovacích návrzích uvedených pod písmenem B, bod 1 až 6 společně, to jsou legislativně technické úpravy.

Tak to je velmi jednoduchá procedura. Má někdo požadavek na to, abychom ji odhlasovali? Všichni jsme jí rozuměli, myslím, že nemusíme hlasovat, můžeme rovnou přistoupit k hlasování o pozměňovacích návrzích.

Můžeme hlasovat.

Děkuji vám. Bylo přijato. Stanovisko? Kdo je pro? Kdo je proti? Děkuji vám.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Děkuji vám. Byly vyčerpány všechny pozměňovací návrhy? Můžeme tedy pokračovat. O všech návrzích bylo hlasováno. Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.